Takže tady si myslím, že skutečně ten potenciál je obrovský, a proto prosím o podporu této verze.

Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás ohlašuji a přihlaste se prosím všichni svými hlasovacími kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.